Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem předkládaného návrhu je změna vymezení některých senátních volebních obvodů obsažených v příloze k zákonu o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o volební obvody, ve kterých došlo k poklesu nebo naopak ke zvýšení počtu obyvatel, a to tak, že se jedná buď pod, nebo nad stanovený limit a koeficient, který stanoví zákon. Změny ve vymezení volebních obvodů jsou dány demografickým vývojem, ale byly připraveny na základě údajů dodaných Českým statistickým úřadem, a podle návrhu předloženým (?) dotčenými krajskými úřady, které taktéž vycházejí z projednání s jednotlivými dotčenými obcemi. Současně je třeba nově vymezit hranice volebního obvodu číslo 61 se sídlem v Olomouci, a to v návaznosti na přijetí zákona o hranicích vojenských újezdů, kterým dochází ke změně hranic vojenského újezdu Libavá a ke vzniku nových obcí. Vedle změny vymezení senátních volebních obvodů se rovněž navrhuje novelizace ostatních volebních zákonů navazujících na zákon o hranicích vojenských újezdů. Zákon musí nabýt účinnosti co nejdříve, aby podle ně mohly proběhnout senátní volby na podzim roku 2016. Proto vás žádám a navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla a vyslovila souhlas podle § 90 odst. 2, a to již v prvním čtení tento návrh schválila. Já vám také děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Borka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Návrh, se kterým pan ministr Chovanec v roli předkladatele nás seznámil, mění vymezení těch senátních obvodů, ke kterým došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel. Změny sledují v souladu se zákonnou úpravou zmenšení podílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými obvody.

Předkladatel navrhuje, jak bylo řečeno, zákon projednat již v prvém čtení. Já nemám námitek proti tomuto postupu a doporučuji tento postup realizovat. Nikoho nevidím. Jeli tomu tak, tak v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.